Rovněž se navrhuje, jdeli o výkon práce kategorie první a posuzování zdravotní způsobilosti k práci praktickým lékařem zaměstnance, aby nemusely být další pracovnělékařské služby, kterým jsou dohled a poradenství, zajišťovány povinně. Další z věcného hlediska podstatné změny spočívají v úpravě kastrací a genetických vyšetření. Kastraci bude možné ze zákonem stanovených podmínek provést dotčené osobě již ve věku 21 let. Zároveň se umožňuje podstoupit kastraci ve zvlášť odůvodněných případech také pacientovi, který ještě násilný sexuálně motivovaný trestný čin nespáchal. V navrhovaných úpravách genetických vyšetření se odráží vývoj, ke kterému v posledních letech v oblasti klinické genetiky došlo.

Dílčí upřesnění jsou dále provedena v ustanoveních zákona, která vymezují sterilizace, lékařské ozáření a ochranné léčení. V návaznosti na zmíněné změny zákona o specifických zdravotních službách, popř. v souvislosti s nimi se též provádí dílčí novela zákona o ochraně veřejného zdraví, a to v návaznosti na pracovnělékařské služby, změna zákoníku práce k upřesnění vstupních lékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k noční práci a dále změna zákona o správních poplatcích a zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, děkuji za pozornost a doufám, že vládní návrh zákona, který znamená upřesnění poskytování zdravotních služeb v oblastech upravovaných zákonem o specifických zdravotních službách, podpoříte. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, kolegové, dobrý den, pane předsedající. Po třeskutém tématu o vzdělávání sester jsme přešli do poněkud klidnějších vod specifických zdravotních služeb, protože to jsou takové vody, o kterých zase plno lidí úplně neví, a málokdo z vás si asi těch 105 stran změn v tomto zákonu vzal do ruky.

Mezitím se objevilo několik nových zákonů, které potřebují také implementovat do tohoto zákona, a tak vznikl tento sněmovní tisk. Postupně jsem si tady vypsal všechny ty body, které se tam mění, on je mezitím přečetl pan ministr, takže znova vám číst všechny kastrace a posudkové péče nebudu, ale je opravdu nutné, abychom tento zákon změnili do té podoby, kterou vyžaduje dnešní den. A doufám, že to všichni pochopíte. Otevírám obecnou rozpravu a mám do ní přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky, který je zatím jediný přihlášený.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl dotknout jenom některých oblastí tohoto zákona, zejména asistované reprodukce.

V mnoha západních státech je povoleno jenom jedno embryo nebo tři.

Možná že by to mohlo být ve vyhlášce, ale nevím. Roste totiž riziko, že se později mohou při plození dětí setkat děti jednoho dárce.

To jsou moje připomínky k tomuto návrhu zákona, který považuji za potřebný, ale považoval jsem za nutné vás seznámit s některými oblastmi, které považuji za sporné a nedořešené.

Prosím. Já jenom bych hned odpověděl na některé z těch otázek, které zde pan Ing. Hovorka položil.